Vážené kolegyně, kolegové, vím, že předložená novela je kritizována zejména malými vinaři a majiteli vinoték, kteří dokonce tvrdí, že tento návrh jde na ruku několika velkým vinařským firmám prostě proto, že omezuje prodej sudového vína, a to přesto, že tento prodej je v naší zemi fenoménem, kde tržby deseti tisíc vinoték tvoří z 80 procent právě prodeje sudového vína. Je nutno si uvědomit, že vinotéky prodávají i lahvová vína tuzemských vinařů, a pokud vinotéky zaniknou, pak zejména drobní vinaři přijdou o svůj distribuční kanál. Nehledě na skutečnost, že vinotéky jsou klasickým propagátorem konzumace vína. Vážené kolegyně, kolegové, z těchto důvodů se pokouším svými pozměňujícími návrhy vypustit definici čepovaného vína, které by způsobilo další nárůst prohlubující se nerovnosti mezi výrobci, příjemci a dalšími subjekty uváděnými své produkty na trh. Zpřesňuji definici míst, kde se sudové víno může prodávat, vypouštím nelogickou výjimku neznačení šumivých vín podle Evropské unie. Tyto návrhy, které pokud budou přijaty, zachovávají prodej sudového vína, zachovávají konkurenci na trhu s víny a zároveň podpoří nejen vinotéky, ale zejména drobné a střední vinaře. Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Bendl.

Následující odstavce se přeznačí. Než ale k němu přijdu, tak vlastně podtrhnu to, co tady říkal i pan kolega Seďa, že opravdu tady se jde proti malým podnikatelům v této oblasti, stejně jako jak se jde proti malým drobným podnikatelům, živnostníkům i praktickým lékařům, kteří pracují v ordinacích, od té doby, co vstoupil do politiky pan ministr Babiš.

Tedy k tomu odůvodnění.

Tato povinnost se nevztahuje pouze na výrobce, ale také na obchodníky, kteří v daném období překročí při uvádění vinařských výrobků na trh právě definované malé množství.

Vedle povinnosti vést evidenční knihy novela zákona také výrazně snižuje takzvané malé množství.

Je také pravdou, že každá členská země Evropské unie má definovanou povinnost vést evidenční knihy pro výrobce.

Výjimky dále se píše: Evidenční knihy nemusí vést maloobchodníci a osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě. Rovněž zde se uvádí: Členské státy mohou stanovit, že fyzické a právnické osoby a seskupení osob, které skladují nebo prodávají výlučně vinařské produkty v malých nádobách za podmínek uvedených v článku 25 písm.

Proto s ohledem na naplňování programu snižování administrativní zátěže navrhuji vedení evidenčních knih v této formě pro osoby, které nepoužívají enologické postupy. Cílem pozměňovacího návrhu je především zabránit nesmyslné a několikanásobné evidenci zboží, zjednodušit administrativní zátěž podnikatelů a to vše v souladu s prováděcím předpisem Evropské komise 436/2009 Sb.

Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Já bych jej soukromě nazval našli jsme způsob, jak zkomplikovat život malým, aby velcí mohli zdražit. Protože jsem hluboce přesvědčený o tom, že ta opatření, která se navrhují, povedou ke zvýšení byrokracie, k povinnosti dávat víno do bag in boxů, což určitě také nebude zadarmo. Takže ve výsledku bude víno dražší a ti větší na tom více vydělají.

A jenom připomenu způsob projednání, kdy prostě nebyly vzaty připomínky malých vinařů v potaz, které nebyly až úplně nepřijatelné. Přesto nebyly vzaty v potaz, nebyli vyslyšeni. A život ukáže, že jsme měli pravdu.

Ale ten zákon není moudrým zákonem, postaví se ve finále proti skupinám lidí, kteří si třeba drahé víno nemohou dovolit a pijí rádi sudové, jednak proto, že je samozřejmě levnější, nejsou s ním spojeny další náklady, a také třeba proto, že to víno mohou jednoduchým způsobem okoštovat nebo ochutnat.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Celé tři roky během této vlády pozorujeme pomoc velkým a komplikace podnikatelského života malým a středním. A já chci jasně říct, že i to dělení na ty užitečné velké a ty neužitečné malé a střední, kteří obcházejí zákony, neplatí daně, prostě odmítáme.